No a teď mě samozřejmě zajímá Japonsko, Česká republika. Rakousko tady mám, ať jsme někde v sousedních zemích.

Takže samozřejmě je to všeobecně problém.

Mezi velikostí populace a HDP na obyvatele není žádná přímá úměra. Jednotlivce nemusí až tak zajímat, zda v jeho zemi žije 4, 8 nebo 10 milionů spoluobčanů.

Je proto žádoucí podívat se blíže na věkovou strukturu populace a dát ji do souvislosti s tvorbou produktů v národním hospodářství.

A pořád mluvím o důchodech, pořád tady mluvím o důchodech, pořád mluvím o tom, co vy tady navrhujete, že chcete okrást všechny příjemce důchodů.

Vy chcete snižovat životní úroveň občanů.

Ve většině evropských zemí hlavní zdroj příjmů důchodců pochází od vlády.

A my nechceme, aby byly menší penze.

Když ekonomicky řeknu, co to tady znamenají ti takzvaní závislí, to je ekonomický pojem.